Do 10 tisíc vymáhané částky je 60 % exekucí. Jeden argument, jeden údaj. Už jsem o tom tady mluvil, když jsme tady byli ve druhém čtení a když jsem to navrhoval.

Pro vaši informaci, nevím, kolik je přesně exekutorských úřadů, kolem 160, 5 % je někde osm deset, aby deset exekutorských úřadů nadále fantasticky vydělávalo, tak jak říkala kolegyně Havlová, my budeme platit sociální dávky, životní minimum, budou nezaměstnaní, nebudou se odvádět dávky, protože ti, kteří mají exekuce, pracují načerno, protože když pracují oficiálně, tak jim to exekutorské úřady zabaví.

Teď se konečně dostalo na kolegu Marka Bendu, který je řádně přihlášen do rozpravy. Už může. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

První poznámka se týká přítomnosti či nepřítomnosti opět ministra spravedlnosti.

Tak vidíme, že tady má exekuční řád. Vím, že je to poslanecký návrh. Ale nepochybně ten, koho by to mělo zajímat nejvíce, je ministr spravedlnosti. Nijak ho zde dneska nevidím. Asi má nějaké důležitější povinnosti, než jsou exekuce, teritorialita a další drobnosti, které se projednávají v této Sněmovně. Bohužel problém je ten, že značná část věcí, na které je tady poukazováno v debatě, by měla být řešena, měla být řešena právě v exekučním řádu, který by měl zpracovat ministr spravedlnosti, nikdo jiný, speciálně otázku vícečetných exekucí, toho, jakým způsobem je dostat, aby byly alespoň pod jedním exekutorem, a dalších a dalších věcí, ale které nemáme, které nám opakovaně jenom slibují. Pak čtyři měsíce před volbami přinese plošné oddlužení všech, kteří dluží příliš moc, ze kterých budou mít jenom insolvenční správci, diví se, že mu to tady hodíme na hlavu, že řekneme, proč bychom měli nechávat vydělávat insolvenční správce, jaký to dává smysl. Ale skutečné řešení žádné. Návrh kolegů z komunistické strany, a víte dobře, že já se jich zastávám fakt málokdy, tady leží tři roky, je bezproblémový. Dneska to vypadá, že ho všichni schválí. Ale tři roky se čekalo a tři roky vládní koalice svou většinou bránila jeho projednání, protože přece ministr spravedlnosti přinese jiné, lepší, komplexní řešení, které vyřeší úplně všechno. Systémové řešení. No tak vidíme, kolik nám komplexních, nových, lepších, systémových řešení přinesl. Nepřinesl vůbec nic.

Druhá teze, která se týká oné slavné teritoriality. Upřímně řečeno, já mám tu výhodu, že jsem před těmi cca 16 lety, když se zákon o exekutorech schvaloval, byl jeden z mála, který pro něj nezvedl ruku.

To znamená, nejsem viníkem toho, jak byly exekuční úřady tady založeny, jakým způsobem vznikaly. A myslím, že všichni ti, kteří pro to tehdy hlasovali, si pak po měsících a letech drbali šišku a říkali no, nejsem si úplně jist, jestli jsem si to takhle představoval. Problémy, které s nimi jsou spojené, řešíme 12 let v kuse. Každý ministr přináší opakovaně... Myslím, že spousta věcí se uklidnila. A spousta věcí, na které je tady dneska poukazováno, typově jako náklady na exekuce, náklady na cestovné, jsou deset let vyřešeny. A jestli někdo tady cituje takové příběhy, tak jsou to příběhy, které jsou dávno, ale dávno neplatné, resp. jsou to příběhy, které proběhly, mnohdy byly vůči těm lidem nespravedlivé, ale dneska už v žádném případě proběhnout nemohou. A dnes za teritorialitou stojí jenom větší část exekutorů.

Bude to tak spravedlivější.

Upřímně řečeno, jsem hluboce přesvědčen o tom, že i do vládního programového prohlášení se to dostalo jenom proto, že to byla nejjednodušší teze, která vypadá vznešeně: vyřešíme otázku teritoriality. Už paní ministryně Válková a pak výrazně stávající ministr, když si začali dělat skutečný obraz toho, jaké problémy jsou v exekucích, tak velmi brzy pochopili, že teritorialita je jenom vnitřním soubojem jednotlivých exekutorů o to, kdo kolik bude mít z toho balíku na trhu, a že nepřináší žádné pozitivní řešení pro zejména dlužníky. Zejména pro dlužníky nepřináší vůbec nic.

To si myslím, že říct, že to je exekuční lobby, jak řekl kolega Karel Fiedler, kterého si jinak hluboce vážím, tak exekuční lobby lobbuje právě za teritorialitu.

To je druhá teze. Tak já jsem velmi opatrný. Nebudu pro to hlasovat. A dokonce se odmítám zavazovat, že do příštího volebního období, kde věřím, že budeme v mnohem silnější sestavě a že to budeme my, kdo bude sestavovat vládu a tvořit vládní programy a prohlášení, tak ani tam se nehodlám zavazovat, že by teritorialita byla řešení. Ano, jsou věci, které řešeny být mají.